Tím spíše na to byl čas se připravit a ještě před 10. únorem přijmout opatření. Mohli jsme se o tom bavit a najít nějaký přijatelný kompromis, anebo přijmout řádné opatření a připravit na to státní kasu.

Celý proces, kterým prochází novela, je hodně hektický. Ve středu 15. února byla o novele informována vláda, ale ještě neměla finální znění na stole. To bylo v eKlepu až ve středu večer po zasedání vlády.

To je opravdu tempo, které neodpovídá situaci, na kterou se dalo měsíce dopředu připravit. Je to typické šití příliš horkou jehlou. Příčina jednoznačně neschopnost vlády. A tohle je prostě špatně. Kromě neschopnosti k tomu celému není žádný vážný důvod. O nějakých mimořádných událostech a ohrožení státu nemůže být řeč.

Už z principu se tedy takové praxi budeme a musíme bránit. Vláda se v návrhu projednávání zákona, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění, nijak nevypořádala s požadavky, které jsou pro legislativní nouzi nebo zkrácené projednávání zakotveny v legislativě. Nejde o mimořádnou situaci, nehrozí hospodářské škody, rozhodně ne takové, které v předchozích verdiktech je Ústavní soud schopný akceptovat. Zároveň nebyla zásadním způsobem ohrožena bezpečnost státu či nebyla ohrožena práva a svobody občanů. Nelze opomenout ani samotnou skutečnost, že nárok osob pobírajících důchod na důstojné finanční zabezpečení byl důvodem zavedení valorizačního mechanismu. Prostředky, které důchodcům stát na živobytí vyplácí, nesmí časem ztrácet svou hodnotu.

Stávající vládní návrh zákona má ve skutečnosti pouze zamezit zvýšení výdajů státu. Vláda neposbírá ústavní většinu, aby mohla získat legitimitu pro svůj návrh, neprovedla test proporcionality, proto pro jednání novely zákona o důchodovém pojištění ve zkráceném jednání nebyly splněny zákonné podmínky. Pokud by něco podobného udělala jiná vláda, pak by stávající pětikoalice argumentovala stejně jako my. Nyní proto apeluji na vládu, aby od svého jednání upustila. Je nesmyslné, protiústavní a nemá legislativní oporu, a proto budu hlasovat proti. Děkuji za pozornost. Také děkuji, za dodržení času. Ještě dovolte načíst dvě omluvy.

Ano, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Hrozí hospodářskými škodami, ale nikdo z představitelů vlády nám neřekl, že by naší republice, naší zemi, hrozil bankrot. Vláda nečiní ostatně žádné konstruktivní kroky, které by směrem k dlouhodobému zvýšení příjmů státní kasy směrovaly, například odpovídající daňovou reformu. Ostatně právě na daních vláda mimořádně získala díky inflaci nebývalé prostředky. My si myslíme, a já si myslím osobně, že se zajištěním odpovídajícího růstu důchodů tedy nemůže být z našeho pohledu problém.

Vůbec jsem nepochopil postup ministra Jurečky, který ještě na podzim vyzýval občany, aby se přihlásili o předčasný důchod, protože mají mimořádnou možnost, jak jej získat za mnohem výhodnějších podmínek. Co se stalo? Česká správa sociálního zabezpečení nedokáže ani zvládnout nápor žádostí. Je však jisté, že dojde k obrovskému zvýšení výdajů na důchody, ale hlavně jde o zcela nespravedlivou věc.

Ale protože bylo před prezidentskými volbami, nenašla k tomu odvahu. Zabránilo by se tak velkým škodám, ale hlavně velké nespravedlnosti.

A já teď, aby to bylo jasné, začátek té zprávy ocituji. Požádat letos o předčasný důchod může být výhodnější než čekat na příští rok.

Důvodem této specifické situace jsou vysoké valorizace důchodů, které v letošním roce proběhly. Rozdíly mohou být i v řádech tisícikorun měsíčně. Když někdo požádá ještě letos o předčasný důchod a chce dále pracovat, je to možné. Pokud jde o výplaty důchodů, uplynulé období bylo velmi specifické. To přineslo i poměrně neobvyklou situaci, kdy může být výhodné v předstihu požádat o předčasný důchod, uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Je tedy možné, že pro řadu lidí bude výhodnější již letos podat žádost o starobní důchod s tím, že příští rok požádají již jen o uvolnění jeho výplaty. Přímo říká: Žádost o předčasný důchod určitě nemusí ještě znamenat, že skutečně přestanete pracovat, jen musíte požádat o takzvaný důchod bez výplaty.

A nevyhlásili jste stav legislativní nouze.